Pro několik stovek poskytovatelů zdravotních služeb, kteří budou nově regulováni, připravujeme podporu jak ve finanční rovině v rámci Národního plánu obnovy, tak v rovině odborné, kterou považuji za daleko důležitější než ty prosté finanční prostředky. Zástupci Ministerstva zdravotnictví jsou účastni odborných jednání ve vznikající DIA, která je zaměřena právě na centrální služby, například eDokladovku a centrální registr mandátů, které mají velký dopad i na digitalizaci v rezortu zdravotnictví.

Já si uvědomuju ty problémy a zmíním jeden, který tady nepadl.

To je naprosto neakceptovatelné.